Takže podpoříme návrh zákona jako celek, nicméně musím znovu zopakovat jako závěr poslaneckého klubu sociální demokracie, že jsme opravdu z výsledku zklamáni a zděšeni a chceme samozřejmě využít naše senátory a senátorky, aby podpořili v Senátu ty změny, které se nám nepodařilo tady prosadit a abychom se vrátili k novým pravidlům exekucí znovu po věřím předpokládané vratce ze Senátu.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Nejsme spokojeni s tím výsledkem.

Dámy a pánové, od začátku, co to tady projednáváme, jsem cítila úplně stejně, že tento zákon, a označila jsem to tu, měl dramatický vývoj a také z toho nejsem nadšená.

Já jsem svolala dvě porady na ministerstvu, než jsme vůbec rozhodli, jak se postavit k zákonu jako celku, protože úplně něco jiného jsme navrhli a něco jiného tady teď takto dopadlo.

Takže já podpořím ten zákon, ale myslím si, že senátoři budou mít těžkou práci. Děkuji za pozornost. Podle pravidel se vystoupením paní ministryně otevřela rozprava.

Opravdu si myslíte, že nám to senátoři, a pravicový Senát teď mířím k těm levicovým subjektům, které se hájí tím, jak bojují za ty nejchudší a nejvíc postižené že to pravicový Senát opraví tak, aby tam byla výhoda, která tady zazněla z mnohých úst přede mnou?

Děkuji.